Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil s obsahem novely zákona, jejímž cílem je pokračování ve snižování administrativní zátěže podnikatelů a zlepšování podnikatelského prostředí v naší zemi.

Návrh novely zákona také vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti a zavádí poskytování informací ze živnostenského rejstříku formou hromadných souborů, tzv. sestav. Návrh zákona byl projednán v hospodářském výboru, který přijal usnesení, v němž Poslanecké sněmovně doporučuje návrh zákona projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Ministerstvo průmyslu a obchodu s těmito návrhy souhlasí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Tento tisk jsme v prvém čtení přikázali hospodářskému výboru jako garančnímu a usnesení výboru vám byla doručena jako tisky 1014/1 a 2. A já prosím zpravodaje hospodářského výboru, kterým je pan poslanec Martin Novotný. Ale pana poslance Novotného v sále nevidím.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Kameníka, zpravodajské zprávě poslance Martina Novotného a po obecné rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 1014 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které máte v systému pod sněmovním tiskem 1014/2;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru; IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova? Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Také nemám žádné přihlášky, takže podrobnou rozpravu končím.